Děkuji za slovo.

Dáváte námitku proti hlasování? Jenom pro záznam, dobře. Tak pokud k tomu nikdo nemá námitek a všichni souhlasí s tím, že jsme věděli, o čem jsme hlasovali, tak můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Ano souhlasím a děkuji panu kolegovi.

Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. N216 zpracování jaderného paliva. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti?

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Kdo je proti?